Protože je ten postup velmi jednoduchý, tak pokud souhlasíte a nemáte námitku, tak o něm nebudeme hlasovat jako o postupu, budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Beznosky a potom o návrhu zákona jako celku. Nejprve pozměňovací návrh pana poslance Beznosky. Neutrální. Stanovisko pana ministra. Pan ministr nesouhlasí. Já tady mám žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Stanovisko jsme slyšeli. Zahajuji tedy hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Beznosky. Prosím, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Pro 53, proti 73. Návrh nebyl přijat. Jak jsme slyšeli od pana zpravodaje, bylo tedy hlasováno o všech pozměňovacích návrzích a přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku. Přednesu návrh usnesení a poprosím o klid ve Sněmovně. Počkáme, až se poslanci dobaví.